A poslední poznámka.

Děkuji. Děkuji.

Já si myslím, že je to první věc, která je na zamyšlení. A druhá věc je, že možná pak už následně dojde i k tomu volání dnešní opozice, možná do budoucna vládních stran, že konečně začneme aj šetřit na té výdajové stránce.

Děkuji za pozornost.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Já nevím, co projde.

A jaké? My budeme diktovat budoucí vládní reprezentaci, budoucí Poslanecké sněmovně, jaké tam dát?

To je prostě realita.

To je potřeba si říct.

To přece není pravda.

Víte, tady ta falešná hra na to, kdo vezme peníze které obci, kterým krajům, a nebohá Praha přijde o tři čtyři miliardy.

Máte slovo, paní poslankyně. Jenom krátce na pana poslance Dolínka.

A ještě, jestli mohu, k paní ministryni.

Takže pokud jsme dali nějaká pravidla o tom, aby se dodržovala rozpočtová odpovědnost, tak si myslím, že to není nic špatného.

Tak prosím, pokud ještě budete dávat nějaké takové návrhy, které vystřelíte těsně před druhým čtením, a bude to mít dopady na obce a kraje, tak se prosím snažte s nimi jednat předtím, ne až potom.